Kdo kontroloval, co je v jednotlivých skladech uloženo a zda odpovídá realita, alespoň ta předpokládaná, doloženým seznamům? Kdy a kým byla provedena poslední kontrola? Byla v některém ze skladů, které explodovaly, popřípadě které již byly zkontrolovány, překročená obložnost? A celá řada otázek se týká právě Bochemie. Jestli je vůbec možné v dané situaci, aby takový podnik fungoval ve skladu s municí.

Myslím fungovat, říkal pan poslanec Benešík, ne kdy byla podepsána smlouva. Jestli se tam nejdříve upravovalo raketové palivo, anebo jestli tam nejdříve byly uskladněny bomby. To jsou jenom některé konkrétní dotazy, říkal pan poslanec Benešík, o kterých byl přesvědčen, že pokud se vysvětlí, tak budou lidé rozhodně klidnější. Na to reagovala paní poslankyně Lorencová, která chtěla jenom doplnit, o čem říkala před chvílí, čili rozšířit ty otázky, které kladla, kdo je odpovědný. Jistě si vzpomenete, jak jsem zhruba před půl hodinou říkal, že paní poslankyně Lorencová se ptala, kdo byl ministr obrany, ve kterém roce.

Zda jsou pravdivé. Pokud je to pravda, říkala paní poslankyně, tak bych ráda věděla, na základě čeho má tato firma dostávat dotace, kdy a přesně v jakém období tam do té firmy ty dotace doputovaly, tázala se paní poslankyně. A poslední otázku položila, zda je součástí přejímací dokumentace, zda je součástí nájemních smluv také konstatování, že ty objekty ve chvíli, kdy si je firmy, nejenom ta jedna, o které se zmínila, ale firmy pronajímaly, zda byly ty objekty opravdu prázdné. A paní poslankyně se zdvořile dotázala, zda to opravdu v nájemních smlouvách je konstatováno.

Takže tento návrh je nehlasovatelný.

A položil nám řečnickou otázku. Zpochybnil někdo z vás, že to, co se stalo, není v pořádku? Odpovím si sám nezpochybnil, řekl pan poslanec Koskuba. Všichni se shodujeme. Slyšeli jsme, že se to šetří, že je to ve výborech. Vláda tady postupně sbírá informace, které nám předává. On říkal: Mně je též líto lidí, kteří bydlí kolem tohoto objektu, ale mám teď klást otázku: Pane ministře, kde jsou ty další a další objekty? Přece jsme snad inteligentní lidé, vyjádřil optimistickou naději pan poslanec Koskuba, o problému víme.

Řekněme si, co toho bylo příčinou. Já zde řekl svůj názor. Příčinou toho bylo to, že kdyby to patřilo armádě, tak se o to vůbec nemusíme starat.

Ale jde to, podepíšeme smlouvy, budou sloužit. Můžeme mít i privátní soudy. Můžeme mít i privátní prokuratury, vyjádřil přesvědčení pan poslanec Koskuba. Můžeme mít privátní věznice. Když se na tom dohodneme, všechno půjde. Ale my se tady bavíme o kontrole. No bodejť by tam nebyly problémy, když někdo provozuje něco, co by z mého pohledu provozovat neměl. Pan poslanec Václav Klučka na to okamžitě navázal, aby nás ujistil, že muniční sklady, které jsou u armády, jsou naprosto bezpečné.

Toto byl jiný muniční sklad, ujistil nás pan poslanec Klučka.

Nedostaly. Ona totiž žádná nebyla, abychom si rozuměli, řekl nám pan poslanec Klučka. Skutečně žádná nebyla.

Řekl, že také byl vedoucí likvidace havárie a zažil desítky nehod s fatálními následky.